A pro mě je to strop.

Takže myslím si, že budeme na tom dobře, ale je to málo.

A tam je obrovský prostor, protože všeobecně ve světě je dost peněz ve fondech, a je otázka, jestli naše země je schopná přitáhnout investory a přesvědčit je, aby tady investovali a potom, aby dojednali nějaký vztah se státem. My nemáme žádné zkušenosti, nikdo tady takový projekt neudělal.

Nechal jsem si zpětně spočítat Hyundai v Moravskoslezském kraji, o kterém vy tady mluvíte, že máme nějaký rozpočet, který ho poškodí. A proč ten Nexen nechtěl jít do Moravskoslezského kraje?

A víme, jakým způsobem se nám to vrátí. Není pravda, že Nexen má zaměstnávat zahraniční pracovníky. Není to pravda.

Protože samozřejmě je tam ten výdaj. A taky si to sleduju. A taky poprvé někdo začal řídit finanční správu ve prospěch této země, ne ve svůj prospěch. Takže taky už dneska specializovaný finanční útvar se ptá, protože bylo strašně moc dotazů na dividendy, na optimalizaci základu daně a to se dneska řeší. Takže si myslím, že děláme maximum, a je třeba si jenom připomenout, v jakém stavu to Ministerstvo financí, když jsem tam přišel, bylo.

Takže znovu opakuji, my šetříme na provozních nákladech ministerstev, a samozřejmě pokud je tady investiční deficit i provozní deficit, tak to je samozřejmě náklad. A děláme konkrétní kroky. Děkuji panu ministrovi financí. S přednostním právem je dále přihlášen pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já mám přednostní právo, pane ministře, víte?

My ale bohužel, dovoluji si zopakovat, nebudeme hlasovat o tom, co říkáte. A ta data říkají něco úplně jiného než to, co vy nám říkáte.

Vy říkáte, že rozpočet podporuje investice, a navrhujete investiční výdaje hluboko pod úrovní všeho, co nejenom plánovaly pravicové vlády v době krize, ale co skutečně proinvestovaly. Samozřejmě že na ty investice tam nemůžete mít prostředky vzhledem k tomu, že ty výdaje jste zaplnil a zahltil provozními výdaji státu, tudíž vám potom na investice nezbývá. Ta koruna je jenom jedna. Obojí s ní udělat nemůžeme. Vy jste se rozhodli tu budoucnost projíst. Média prosím, protože jsem si zase přečetl, že to jsou čísla podle Kalouska. Ne nikoliv, to jsou čísla podle Babiše. Čísla podle Kalouska by vypadala úplně jinak. Čísla podle Babiše tvrdí, že nebudeme mít úsporný rozpočet, že budeme mít rozpočet, který akceleruje provozní výdaje a sociální dávky a škrtí investice pod úroveň všech krizových let. To je prostě fakt, to jsou tvrdá data z vašich vlastních dokumentů, pane ministře. O těch budeme hlasovat. A taková data podpořit nemůžeme. Bez ohledu na to, že vy o tom tvrdíte něco úplně jiného. Ale ta data si může přečíst každý, kdo je ochoten tu knížku otevřít. Další s přednostním právem, pan předseda poslaneckého klubu Úsvitu Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Já jsem jenom malinko nerozuměl panu ministru Babišovi, jak to myslel s těmi soudci, resp. tato vláda, protože mě zarazilo to spojení nefungují soudy, proto jim přidáme platy, aby to bylo funkční. Tak to mě zaskočilo, protože to si tedy nemyslím.

Já myslím, že by tím řešením nebylo zvýšení platů.

To si myslím, že by bylo to správné řešení.